Této žádosti samozřejmě vyhovím. Prosím o vstřícnost. Ještě než vyhlásím přestávku, pan předseda Chvojka. Děkuji za slovo.

Nešlo by prosím udělat nějaký centrální systém?